Z tohoto místa si dovolím vyzdvihnout práci Českomoravské společnosti chovatelů a její Ústřední evidence hospodářských zvířat pro české zemědělce.

Díky uplatňování všech těchto nařízení můžeme konstatovat, že současné znění splňovalo ještě před přijetím nařízení téměř všechna jeho ustanovení.

Ano, paní ministryně se hlásí.

Prosím, takže pan poslanec David Pražák.

Děkuji. Pane poslanče, prosím. Já nevím, ten materiál má 134 stran. Nicméně nemám ambici debatovat k obsahu tohoto návrhu zákona, ale občas chci poukázat, abychom si všimli, co vlastně schvalujeme. Tak aniž bych je napadal, tak bych chtěl upřít vaši pozornost například na třetí bod tohoto návrhu zákona.